Já musím reagovat na úsměvná slova paní ředitelky krajské školy zřizované krajem, nikoliv jejím vlastnictvím. Já jsem si všiml, že jste společně s Agrofertem prezentovali činnost vaší zemědělské školy, myšleno krajské zemědělské školy. Toho jsem si samozřejmě všiml. Ale věřte mi, že financovat pomůcky ve školách není věcí ministra zemědělství, ale věcí zřizovatele a tím je Středočeský kraj. To, že vaše škola vypadá, jak vypadá, myslím tím krajskou, znovu zdůrazňuji, tak vypadá proto, že se o ni kraj v minulosti i v současnosti nějak stará. Děkuji. Prosím. Dovolte mi pane předsedající, já bych na to opět zareagovala. Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, právě jste si na to odpověděl sám.

Takže teď jste si nahrál sám sobě do své branky! Děkuji. Pouze pro pořádek se chci zeptat: Pane ministře, vy se hlásíte s přednostním právem? Tak musíte počkat, protože nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím.

Připouštím, že traktor patří do zemědělství.

Jsme v Parlamentu České republiky, a nikoliv někde na nějakém rynku. A omlouvám se všem lidem, kteří fungují na rynku a jsou slušní. Ano, děkuji. Máte pravdu, týká se to všech politických stran.

Nyní tedy s přednostním právem pan ministr. Prosím.

Na přímý dotaz pana poslance Bendla odpovídám: Ano, v Programu rozvoje venkova, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je případ až stoprocentní dotace v případě opatření na obnovu lesa v lesích, které jsou k tomu určeny. To je jediný případ, kdy takováto dotace tam je vyčleněna.

Takže to je asi z těch věcí, které tady zazněly, to podstatné.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho dalšího, že se hlásí... Eviduji jednu faktickou poznámku, pan poslanec Šrámek. Prosím, máte slovo.

Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, tak v tom případě...

Prosím, pane ministře.